Já v tomhle musím říci, že jsem byl velmi zklamán chováním předchozí ministryně pro místní rozvoj, dnešní eurokomisařky Jourové. To, co ona slíbila, byla během zhruba dvou tří měsíců, a všichni z hospodářského výboru si na to vzpomínáte, technická novela tohoto zákona. A pak slibovala, že do konce roku, to znamená do konce roku 2014, bude připravena tato implementační, zcela nová podoba zákona. Nestalo se ani jedno ani druhé. Z technické novely, kde mělo být upraveno pouze několik parametrů, se stal takový nafouknutý návrh, což způsobilo další časový skluz. A dneska jsme v situaci, kdy pokračuje ve vztahu k Evropské unii pokud podpoříte senátní návrh, jako že, jak jsem tady slyšel ty postoje, tak k tomu asi dojde pokračuje naprosté fiasko, co se týká chování se k Evropské unii. Prostě není možné svalovat vinu, tak jak se toho dopustil při příjezdu rakouského prezidenta do České republiky prezident Zeman, který EIA shodil také na Brusel. Přitom všichni věděli už téměř deset let, že ta legislativa že tam je problém. Nevyřešila. Tady skutečně může dojít k řadě velmi nepříjemných věcí. Pokud starostové, a chápu je, mají problém, že teď nebudou schopni stihnout chovat se podle nového zákona tak jednak o evropské směrnici věděli dostatečně dlouhou dobu. Nicméně beru, že nebudou zkoumat nějaké meziprodukty, kterými ta směrnice je, že ta výsledná podoba v české podobě bude ještě v něčem odlišná.